29.

Zároveň poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Libora Turka. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Já mu tedy dávám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už pan místopředseda řekl, byl jsem vlastně včera nemilosrdně, nicméně samozřejmě v souladu s jednacím řádem přerušen. Je potřeba vám to dát do souvislostí, takže já se bohužel musím vrátit na začátek, ale skutečně chci, abyste tu souvislost slyšeli a abyste následně zavnímali vlastně i stanovisko našeho klubu, protože on vlastně i pan zpravodaj tak, jak to tady uvedl, nesdělil veškeré podrobnosti, a já bych byl rád, kdybyste s těmi podrobnosti skutečně seznámeni byli, protože ono skutečně jak na evropské, tak i na té české úrovni je při vynucování stávajících pravidel dovozu, zpřístupňování, držení a používání vybraných prekurzorů výbušnin, což jsou chemické látky a směsi, ze kterých lze připravit výbušniny i právě fyzickými osobami.